Nyní tedy návrh pana poslance Dolínka, abychom bod číslo 36, sněmovní tisk 912, zařadili v pátek jako první bod. Je to zákon o drahách. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

Nyní návrh paní ministryně a poslankyně Dostálové, a to na zařazení bodu Fond investic. Nejdříve tedy budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu do pořadu schůze. Zahajuji hlasování číslo 96. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 96, je přihlášeno 119 poslanců a poslankyň, pro 115, proti nikdo. Nyní tedy budeme hlasovat o pevném zařazení, a to zaznělo, pokud mám dobré informace, na pátek v 11 hodin. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení na pátek v 11 hodin? Kdo je proti? Já vám děkuji.

A nyní jsou zde návrhy pana poslance Volného. Jako první zařazení nového bodu Odvolání Rady České televize. Takže to je nový bod. Kdo je proti? Já vám děkuji.

A pak zde zazněl návrh na zařazení jednání o vydání poslance Lubomíra Volného. To také navrhl pan poslanec Volný. Tento bod na pořadu schůze již je, pokud se nemýlím, takže budeme rovnou hlasovat o pevném zařazení. A vzhledem k tomu, jak zazněly ty návrhy, tak jako první bod po ústních interpelacích. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti?

Ne, ve čtvrtek? Zahajuji hlasování číslo 100 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji. Ani tento návrh nebyl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy a můžeme pokračovat v jednání podle schváleného pořadu. Takže nyní jsou na řadě ty mezinárodní smlouvy v druhém čtení.